Děkuji panu předsedovi vlády. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. V podstatě jste zde přečetl odpověď na moji interpelaci od paní ministryně Schillerové.

Pokud tomu tak není, tak poprosím ještě o odpověď.

Proč to říkáte?

A neznamená to, že já mám ten názor, který mi tady podsouváte. To není pravda. Děkuji. Není tomu tak. Mohu tedy interpelaci ukončit.

Děkuji. Na jednání Sněmovny tato interpelace byla zařazena v lednu 2019. Od té doby byla čtyřikrát přerušena pro nepřítomnost pana premiéra.

Děkujeme za informaci, pane místopředsedo. Budeme pokračovat, a to interpelací paní poslankyně Věry Kovářové opět na předsedu vlády. A tato interpelace pod sněmovním tiskem 428 se týká ceny energií.

Vážený pane premiére, reaguji na vaši odpověď na interpelaci, která se týkala slibu zachování levných cen energií.

Dalším důvodem růstu cen energií je samozřejmě zvyšující se cena emisních povolenek a situace na světovém trhu.

Prosím o klid ve sněmovně. Vrátíme se tedy k vašemu slibu zachování levných cen energií.

Také jste neodpověděl na otázku, jaké kroky vláda chystá k naplnění právě těchto slibů ohledně cen energií.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Otevírám rozpravu.

Ani tomu ČEZu nemůžeme říct, za kolik má co prodávat. Takže já vůbec nechápu, na co se mě ptáte. Nevím, jestli nevíte, že máme tady kapitalismus, nebo tržní ekonomiku.